Cituji ze strany 5 měsíčníku České správy sociálního zabezpečení, což je měsíčník Národní pojištění. Tedy žádná volební kampaň, ale zdroj prakticky z organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Protože poznatky o té katastrofě nejsou nové a vláda už bude mít za sebou pomalu čtyři roky. Chvála bohu, že mají tito zaměstnanci, ale i zaměstnanci jiných státních organizací to štěstí, že jsme před volbami, protože kdyby šlo vlastně o to, řešit tu situaci, aby nedocházelo k neustálému úbytku, a to zvýšení platu ještě není záruka, že se nám budou vracet ti, kteří odešli, tak bychom ten krok přece museli učinit dřív. Já sice rozumím té křivce, která ukazuje nárůst ze státního rozpočtu, který jde na dofinancování, na granty pro sociální služby.